Budeme tedy hlasovat o zamítnutí návrhu. Kdo je pro zamítnutí předloženého návrhu? Kdo je proti?

Ani tento návrh přijat nebyl. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Ptám se, zda je zde jiný návrh na garanční výbor. Pan předseda Kalousek.

Takže navrhuji hospodářský výbor. Děkuji. Je zde ještě jiný návrh na garanční výbor? Přistoupíme k hlasování.

Kdo je proti?

Tento návrh přijat nebyl. Nyní budeme hlasovat o tom, aby byl rozpočtový výbor ustanoven jako garanční. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Ptám se, kdo má zájem o vystoupení k tomuto.

Máte slovo.

A jenom mi dovolte, pane předsedající, drobnou poznámku.

Já jsem řekl pan poslanec.

Navrhuji přiřazení výboru ústavněprávnímu, a to z důvodu, aby se zabránilo tomu, co už máme za sebou, a sice zrušení toho zákona Ústavním soudem. Děkuji. Tam to bylo nerozhodně.

Nicméně druhý navrhuji výbor pro zdravotnictví, protože se to týká lékařů.

Děkuji.

Takže se to týká výživy dětí ve školách a prosím o přidělení školskému výboru. Ano. Dovolím si navrhnout, aby se tím zákonem zabýval rovněž výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, protože jak zaznělo, ono to pochopitelně může mít velmi vážný dopad na regionální rozvoj, po kterém všichni voláme. Děkuji.

Myslím, že by se tomu měl věnovat, a dovoluji si to navrhnout, i výbor pro životní prostředí, protože když vidíte ty hromady zbytečného papíru, tak prostě nechráníme naše lesy. Zaregistroval jsem tento návrh. Pan poslanec Jurečka.

Děkuji za vyhovění tomuto návrhu. Já samozřejmě automaticky předpokládám, že všechny návrhy jsou míněny zcela vážně. Protože se vlastně jedná o kontrolu finančních toků, tak bych chtěl navrhnout výbor kontrolní. Výbor kontrolní.

Rád bych navrhl zahraniční výbor vzhledem k tomu, že řada z těch podniků je provozována cizinci. Děkuji. Tak schválně, který to bude, paní poslankyně.

A určitě se shodneme v tom, že ani v bezpečnostních, ani v ozbrojených sborech nejsou lidé, kteří by patřili mezi vysokopříjmové skupiny. Takže navrhuji výbor pro obranu a výbor pro bezpečnost. Děkuji.

Vzhledem k tomu, že řada živnostníků skončí buď na pracáku, nebo v předčasném důchodu, myslím, že je zcela namístě, aby to projednal výbor pro sociální záležitosti. Tak máme uzavřenu množinu? Můžeme přistoupit k hlasování? Nejprve tedy budeme hlasovat, aby jako další výbor byl... Už máme uzavřeno, paní poslankyně. Nejprve to bude výbor hospodářský.

Kdo je proti?